EIB může být výhodnější, pak buďme rádi, ale my jsme přesvědčeni, že nebude, a pokud nebude, tak se ptám a prosím a žádám o odpověď a budu se k ní vracet ve třetím čtení jestli přijdete se změnou a novelizací státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že s ní přijdete, že s ní budete muset přijít, a pak platí předchozí premisy a věty nejen naše, ale i Národní rozpočtové rady, že zkrátka je to nevyvážená bilance a že deficit státního rozpočtu byste mnohem raději měli rovnou přiznat a na rovinu ho říci, přesně tak, jak navrhuje Karel Havlíček v jiném doplňujícím se ty pozměňovací návrhy na sebe mohou navázat pozměňovacím návrhu, kde říká, celou částku rovnou přidělit státnímu fondu. Takže opakuji, výdaje fondu to zkrátím, 150,9 miliardy zkrátka nepasují s příjmy toho fondu, které jsou zajištěny právě výdaji státního rozpočtu. Ad 1.

Já se ptám a opět budu žádat jasnou odpověď na mikrofon: bude to mandatorní výdaj, mandatorní náklad přímo Ministerstva financí a bude skryt v nějaké položce Obsluha státního dluhu? Anebo to bude, nedej bože, mandatorní výdaj Státního fondu dopravní infrastruktury, který se objeví v budoucích letech někde v takovémto koláčovém grafu a každý rok každý ministr dopravy, ať už bude jakýkoliv, si bude muset těch 5, 10 nebo 15 miliard hned na začátku škrtnout a odebrat, protože to bude splátka Evropské investiční bance, byť třeba s ručením státu, České republiky? Tohle jsou dvě základní otázky, které ze strany vládní koalice zatím nebyly zodpovězeny, a budeme se k nim chtít vracet. Teď rychle k jeho obsahu.

Ale vy tam pracujete ještě s jednou věcí, kterou jsme nejmenovali, a to je to dluhové financování, vydání dluhopisů Státního fondu dopravní infrastruktury. Tak za prvé, vážení koaliční kolegové, Státní fond dopravní infrastruktury v tuto chvíli nemá upravený zákon na to, aby takové dluhopisy s garancí státu mohl vydávat.

To za prvé. Za druhé a to ví i naprostý laik: pokud Státní fond dopravní infrastruktury bude vydávat vlastní dluhopisy a budete se bavit o nějaké částce 5, 6, možná 10 miliard, že to nebude pro investory nijak zvlášť zajímavé. O tom jsem hluboce přesvědčen.

Opět toto navrhuji recipročně proti snížení vládní rozpočtové rezervy.

Prosím, zvažte tento pozměňovací návrh a zkuste se k němu mentálně přiklonit a přijmout ho. Tímto se k němu hlásím a děkuji vám za pozornost. Poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Havránek.

Pane poslanče, máte slovo. Já vám mnohokrát děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně kolegové, krásný večer. Dlouho už vás nezdržím, pouze bych rád zde načetl a seznámil vás se dvěma svými pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh, který naleznete v systému pod číslem 1632, se týká zvýšení celkových výdajů kapitoly Ministerstva kultury ve specifickém ukazateli Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, a to o částku 10 milionů korun. Zároveň na druhé straně dochází ke snížení výdajů kapitoly 398, Všeobecná pokladní správa, ve specifickém ukazateli Vládní rozpočtová rezerva, taktéž o částku 10 milionů korun.

Současně dochází k úpravě všech odpovídajících závazných ukazatelů a části návrhu zákona včetně příloh. Právě toto navýšení financí pomůže další digitalizaci.

Dále kapitoly Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení o částku 1,5 milionu korun a Programů na záchranu a obnovu kulturních památek o milion korun. Všechny tyto změny jdou na druhé straně na vrub výdajů kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy ve specifickém ukazateli Vládní rozpočtová rezerva o celkovou částku 5 milionů korun. První je rekonstrukce muzea a památníku Ležáky.

Opravdu to je rekonstrukce těch ryteb, které jsou pozůstatkem holocaustu, a věřím, že je naprosto správné si toto připomenout.

Děkuji. Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání bodu číslo 3.

Do té doby vám přeju vše dobré.